Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a konstatuji, že jsme v prvém čtení přikázali tento tisk k projednání výboru pro životní prostředí, výboru hospodářskému, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro evropské záležitosti. Nyní tedy žádám jednotlivé zpravodaje, aby se ujali svého slova, zpravodajské zprávy. Děkuji za slovo. Jenom krátký komentář. Pozměňovací návrhy, které prošly hospodářským výborem a potažmo i ostatními výbory, kde ten průběh byl velmi podobný, se týkaly dvou základních oblastí.

Potom se týkala odkladných účinků žalob a reciprocity novely zákona.

Usnesení zní velmi podobně, to znamená, usnesení výboru pro životní prostředí z 16. schůze ze dne 26. listopadu 2014, které doporučilo Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů v bodě jedna. V bodě dva pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, v bodě tři zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu, a v bodě 4 zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci se s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativní změny. Nyní požádám pana poslance Jiřího Petrů, který je zpravodajem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se tímto tiskem zabýval na své 16. schůzi 11. listopadu letošního roku a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké Sněmovně sněmovní tisk číslo 299 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Děkuji panu zpravodaji Jiřímu Petrů a nyní pan poslanec, zpravodaj výboru pro evropské záležitosti Jan Zahradník. Vážený pane místopředsedo, děkuji mnohokrát.

Dále přerušil projednání tisku a stanovil proceduru pro další projednávání.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zahradníkovi, zpravodaji výboru pro evropské záležitosti, a otevírám obecnou rozpravu.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dámy a pánové, já vím, že je pozdě a že jsme se celý den věnovali diskusi o rozpočtu, ale přesto bych vás prosil, abyste věnovali zvýšenou pozornost tomuto zákonu, který je mimořádně důležitý a který bude mít dopad na další vývoj v České republice. Vláda nás tady pod určitou hrozbou toho, že by mohlo dojít k zastavení čerpání evropských peněz nejenom do oblasti životního prostředí, ale i na další infrastrukturní projekty zhruba ve výši 180 miliard korun, trošku tlačí k rychlému schválení novely zákona. Jsme tedy pod určitým časovým tlakem, ale přitom o tomto problému ví vláda velmi dlouho, na jeho řešení spolupracuje několik ministerstev, to jsme tady také slyšeli, a bohužel výsledek celé práce je špatný. Novela ohrožuje pracovní místa, destabilizuje podnikatelské prostředí, znejisťuje právní prostředí, ale hlavně hrozí, že nebude možné v České republice nic postavit. A je do jisté míry pravděpodobné, nebo dokonce velmi pravděpodobné, že je to důsledek špatného vyjednávání s Evropskou komisí. Pan ministr životního prostředí tady říkal, že se ho poslanci ve výborech ptali často emotivně ve věci obhajoby národních zájmů.

Podle mých informací, a samozřejmě je možné je, pane ministře, vyvrátit, to bylo původně tak, že Evropské komisi stačilo, kdybychom napravili věci, za které nás kritizovala, opatřeními, která by byla platná až od roku 2016. Proč je tedy tady termín o rok dříve?